Já jenom krátce.

Takže se budeme modlit, aby to všechno dopadlo dobře.

Děkuji, pane předsedající. Já bych zareagoval na pana předsedu Michálka. Samozřejmě, co se týká těch cen, tak ty jsou nějakým způsobem domlouvány. A to, co jste se ptal, tak jsou vždycky stejné materiály domlouvány na nějaké úrovni, a pak jsou rozdílné, protože těch materiálů je víc.

To potom platí pojišťovny.

Ta už nejsou.